Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, já si dovolím navázat na svou předchozí interpelaci na vás z letošního podzimu a ta se týkala toho, že vaše vláda za tři roky své existence nepředložila dosud svůj plán a představu důchodové reformy, přestože jde o závazek obsažený ve vládním programovém prohlášení na jednom z předních míst. Tehdy jsem se vás ptala, zda ještě vůbec v rámci vašeho volebního období takovou reformu předložíte a případně kdy. Odpověděl jste mimo jiné v tom smyslu, že reformu výdajové stránky důchodů umí dělat každý, ale že problémem jsou chybějící příjmy a že důchodovou reformu už pravděpodobně vaše vláda předložit nestihne a že s důchodovou reformou asi budeme muset počkat na příští sněmovnu. Vážený pane premiére, jak tento předložený návrh hodnotíte vy osobně?

Děkuji.

A řekl jsem na to svůj názor. A v podstatě důchodová reforma, o tom se mluví tady třicet let.

A v podstatě teď vlastně bylo oznámeno, že důchodová komise předložila do mezirezortu 11. 12. návrh důchodové reformy.

A pro mě bylo prioritní to, že jsme našim důchodcům pomohli, že jsme jim navýšili o tolik důchody jako nikdy, že jsme jim dali ty slevy na jízdné.

Já myslím, že si pamatují, jak to bylo za našich předchůdců. A splníme to, co jsme řekli, že určitě průměrný důchod bude podstatně vyšší příští rok než 15 tisíc, to byl náš závazek.

A já myslím, že i vaše strana říká minimální důchod atd. Takže uvidíme po mezirezortu, co z toho návrhu, já ho neznám do detailu, ale pokud chceme řešit důchody nějakým dramatickým navýšením daní a navýšením hlavně daní u zaměstnanců a odvodů, tak samozřejmě to byl ten problém, o kterém jsme dvakrát jednali na koalici. Takže se tomu věnujeme, ale klademe jednoduché otázky, na které nedostáváme odpovědi. Děkuji. Prosím.

A jaká je vaše osobní představa o důchodové reformě? Děkuji.

A ještě jsme dali i tisíc korun důchodcům nad, myslím, 85 let. Já myslím, že děláme konkrétní kroky ve prospěch důchodců. Ale pokud já mám mluvit za sebe, tak velice stručně, na důchodech se musí podílet zaměstnavatel, stát a zaměstnanec nějakým způsobem.

A tam uvidíme, jak to dopadne s tím návrhem.

A tam já nemám informace. A mám obavu jenom, že to finanční krytí bude mít negativní dopad pro všechny zaměstnance. Pro všechny.

Nechal jste se také slyšet, že to nejdůležitější, co vlastně řeším, včera, ráno, dnes, je očkování.

Pojďme si nalít čistého vína. Vláda v oblasti očkování naprosto selhala.

Děkuji. Děkuji.